Děkuji. Stanovisko navrhovatele? Garanční výbor? Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.